Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, zahajuji další jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Já hlasuji s kartou číslo 3.

Paní poslankyně Nováková do 12 hod. pracovní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová osobní důvody, pan poslanec Pavera osobní důvody, pan poslanec Pfléger rodinné důvody, paní poslankyně Putnová zdravotní důvody, pan poslanec Sedláček rodinné důvody, pan poslanec Schwarzenberg pracovní důvody, paní poslankyně

Tolik tedy omluvy. Dnes bychom měli zahájit jednání body z bloku třetích čtení. Poté budeme pokračovat body, které jsme pevně zařadili, to znamená 20 a 18.

Děkuji za slovo.

Jedná se o dva zákony, neprojednaná třetí čtení z dílny Ministerstva spravedlnosti. Jsou to tři zákony z dílny Ministerstva vnitra.

Děkuji za pozornost. Ano, děkuji. Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Není tomu tak. Pan předseda Faltýnek navrhl celou řadu bodů. Zeptám se, zda je souhlas s tím, že bychom hlasovali najednou. Po jednotlivých bodech? Přivolám ještě kolegy.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Paní poslankyně Bohdalová hlasuje s kartou číslo 19.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jako šestý bod bychom zařadili bod 52.

Tento návrh byl přijat. Jako sedmý bod bychom zařadili bod 53.

Tento návrh byl přijat. Jako osmý bod bychom zařadili bod 17.